95.

Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy v oblasti civilního letectví mezi Českou republikou a Hongkongem upravuje dohoda o leteckých službách podepsaná v roce 2002. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění. Sjednání změny dohody nevyžaduje úpravy našeho právního řádu a její provádění nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Děkuji. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jiří Mihola.

Dovolím si uzavřít zpravodajskou zprávu tím, že ji doporučuji přikázat k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Závěrečná slova... nejsou třeba. V tom případě budeme hlasovat o přikázání. Mám zde žádost o odhlášení.

Organizační výbor navrhl přikázat tento tisk zahraničnímu výboru. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 250, přihlášeno je 133, pro 130, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Končím bod 95.